Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím, v tom případě přistoupíme k hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 120 poslankyň a poslanců, pro návrh 118, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Dále zde padly v průběhu rozpravy návrhy, aby tento tisk byl přikázán zdravotnímu výboru a ústavněprávnímu výboru. Já se táži, zda máte ještě nějaký další návrh nebo další návrhy na projednání dalším výborům. Neeviduji žádný další návrh, v tom případě dám hlasovat. Ani organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 63. Přihlášeno je 122 poslankyň a poslanců, pro návrh 87, proti 25. Tento tisk byl přikázán zdravotnímu výboru.

Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 122 poslankyň a poslanců, pro návrh 71, proti 30. Konstatuji, že tento tisk byl přikázán i ústavněprávnímu výboru. Nyní se budeme zabývat lhůtou na projednání. Nejprve padl návrh na zkrácení lhůty na projednání o 30 dnů, tedy na 30 dnů.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 65. Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 66. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednání byla prodloužena o 20 dnů. Myslím, že jsme hlasovali všechny návrhy, které zazněly.

Přečtu omluvy.